Já vám děkuji, pane ministře. Nyní je třeba konstatovat, že tento sněmovní tisk projednal zemědělský výbor a jeho usnesení bylo doručeno jako sněmovní tisk 46/1. A prosím, aby se slova ujal právě zpravodaj zemědělského výboru, pan poslanec Petr Bendl, informoval nás o jednání výboru a přednesl návrh usnesení Poslanecké sněmovny. Prosím. Děkuji za slovo.

Já snad jen krátkou větu k tomu, že návrh národních dotací, jak je navržen, vychází opřen o končící programové období Evropské unie s tím, že struktura se nemění a v podstatě se nemění ani objemově podpora nebo úroveň národních dotací, tudíž i na zemědělském výboru prošel tento vládní návrh bezkonfliktně. Děkuji za pozornost. Děkuji, pane zpravodaji. Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo, paní předsedající. Kolegyně a kolegové, já bych se v souvislosti s projednáváním tohoto bodu dotačních programů do zemědělství chtěl zamyslet vůbec nad dalšími kroky této vlády v oblasti zemědělství.

Jsou dvě záležitosti, které svědčí v poslední době spíše o opaku. Je to první oblast, kdy byl přijat, na poslední chvíli změněn strategický plán společné zemědělské politiky, který vytváří v oblasti podpory zemědělců nerovné podmínky, dělí zemědělce na malé dobré a na střední a velké, kteří jsou pro vládu špatnými zemědělci. Druhý nápad, u kterého se musíme ale také pozastavit, je zrušení přimíchávání biosložek do pohonných hmot, respektive, abych byl přesný, oznámení protože je nám jasné, že zrušení musí být legislativním krokem, a sice novelou zákona o ovzduší takže zatím jde pouze o proklamaci záměru této vlády. A my se tady bavíme skutečně, co se týče dotačních programů do zemědělství, o částce 5 miliard korun, nicméně tento krok, který byl včera oznámen vládou, znamená zásah do sektoru zemědělství a zpracovatelského průmyslu částkou 14 miliard korun.

Chceme opravdu snížit, jak to dělají ostatní evropské státy, nebo aspoň to deklarují, snížit závislost na dovozu ruské ropy a podporovat a opřít se o co největší produkci našich zemědělců?

To je bohužel negativní krok v sektoru zemědělství, který už dnes byl kritizován i samotnými organizacemi sektoru zemědělství, ať už je to Agrární komora, Potravinářská komora nebo Zemědělský svaz.

Tento přístup skutečně v oblasti zemědělství je nelogický a špatný. Ještě k té potravinové soběstačnosti. Chci jenom zdůraznit čísla.